7.

Evidentně.

Takže to jsou omluvy.

Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy.

Do podrobné rozpravy se hlásí pan místopředseda Gazdík. Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, vážený přítomný pane premiére.

V tomto usnesení Ústavního soudu se zcela jasně říká cituji: Za výrazný prvek záruky přiměřeného materiálního zabezpečení soudců z hlediska principu dělby státní moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní a požadavků jejich vzájemné vyváženosti je třeba považovat i přiměřenou vazbu mezi platem představitelů moci zákonodárné a výkonné na straně jedné a platem soudců na straně druhé. Konstrukce zákona o platu představitelů státní moci, která s pomocí jednotné platové základny a zákonem stanovených koeficientů zaručuje, že spolu se zvýšením platů soudců, představitelů moci zákonodárné a výkonné se ve stejném poměru automaticky zvýší i platy soudců, tak představuje významnou v právním řádu vestavěnou pojistku, že poměr v materiálním zabezpečení představitelů jednotlivých mocí bude i v budoucnu zachován. Já bych se chtěl zeptat, pane premiére, prosím, jak vládní návrh zákona o platu představitelů státní moci toto usnesení Ústavního soudu splňuje a naplňuje.